Rozprava byla přerušena ve středu. Já se ptám, kdo se hlásí do rozpravy. Do rozpravy se hlásí pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo. Děkuji.

Mně nezbývá než vyhovět.